Tak se chci zeptat, jestli pan premiér o tom ví a co nám k tomu řekne paní ministryně. Takže prosím, aby mi bylo zodpovězeno na mé otázky, a hlásím se s faktickou do rozpravy po těch současně přihlášených, pane předsedo. Ano, děkuji. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat vaším prostřednictvím panu kolegovi Blažkovi, že zařadil do pražské kavárny Bezpečnostní a informační službu, která již několik let ve svých zprávách upozorňuje na justiční mafii a o kterou se lze opřít. To je první poznámka. Druhá poznámka.

Za třetí, patřím mezi ty, kteří v té kavárně zakládali Veřejnost proti korupci, která se myslím poměrně silně zasazovala za ozdravění české justice. Vím, že vy nad tím máváte rukou, já si myslím, že to přece jenom sehrálo pozitivní roli.

A moje poslední poznámka, protože pana Šterna znám, myslím si, že není důvod nedat mu právo vystoupit a vysvětlit svoje jednání. Já jsem několikrát podržel paní ministryni při hlasování ve výboru pro bezpečnost, aby nebyla šikanována, tak teď bych rád dal hlas i jejímu oponentovi, ať slyšíme jeho názor. Děkuji vám za pozornost. Další faktická poznámka, pan poslanec Blažek.

Nikdo tady neřekl, že justice je ve vynikajícím stavu a že tam není potřeba něco dělat.

Já tady nehájím tyhle věci.

Další dvě minuty pan poslanec Adamec. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, budu velmi stručný.

Ano, to byla... pane poslanče, řádně, nebo fakticky? Fakticky. Prosím pan poslanec Chalupa, faktická poznámka. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom ve stručnosti k tomu, co se tady říká. Státní úředníci, i vysocí státní úředníci, kteří jsou potom následně hájeni ve výborech, když se ty věci projednávají, místo toho, aby si své personální a služební věci řešili s nadřízeným, tak se stává pravidlem, že začnou komunikovat s médii. Vytvářejí si jakýsi obraz mučedníků, a tím v podstatě celý ten problém, který je v podstatě jenom personální a je věcí toho ministra nebo člověka, který za ten úřad nebo subjekt zodpovídá, tak ho dostává do situace, kdy i politicky se ta věc potom dostává do úplně jiné polohy, a my tady potom řešíme věci, které jsou v podstatě věcí toho ministra! Jak je možné říct, že pan ministr nezodpovídá za věci, které se týkají vydávání peněz daňových poplatníků, tedy nás všech? Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Blažka. Děkuji za slovo. Jenom stručná reakce. To tak prostě je.

A možná některý, paní ministryně, z vašich náměstků si taky zakandiduje. Nyní má slovo paní ministryně spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, chtěla jsem vystoupit a k přímé výzvě svého předchůdce, bývalého ministra spravedlnosti pana doktora Blažka, to učiním ještě raději. Nestojím zde proto, abych se vám obhajovala. Stojím zde proto, abych vysvětlila své kroky, které mě vedly jednak k odvolání náměstka pro problematiku trestní politiky, do které spadá i problematika vězeňství a logicky i elektronických náramků jako projektu, který byl svěřen organizační složce, kterou řídí a dohlíží nad její činností Ministerstvo spravedlnosti. K bodu 1. Náměstka Šterna jsem odvolala, ač jsem ještě v pondělí dopoledne tento záměr nejenže neměla, ale kdyby se mě na to kdokoliv z vás zeptal, tak bych popřela tuto možnost jako absurdní. Ale těch absurdit bylo více.

Až do dnešního dne, nebo do včerejška, kdy jsem zastavila tento projekt, neexistoval zpracovaný projekt elektronických monitorovacích systémů, které by měly řešit problematiku domácího vězení lepším a modernějším způsobem než nyní, tzn. dohledem probačních úředníků. Existoval pouze koncept, koncepce, rámcová koncepce, říkejme tomu přípravný nástin, jak by takový projekt mohl vypadat, který byl v březnu tohoto roku na poradě, kterou jsem vedla, schválen a který byl závazný jedině a pouze pro ty, kteří připravovali skutečný projekt, který měl být předložený do 30. 6. To už byl termín, který se postupně odsouval, protože ty práce nebyly úplně tak rychlé, jak jsme předpokládali, nicméně se jednalo o řády dnů, nikoliv týdnů. Takže nakonec já jsem vždycky souhlasila s tím, že je lepší mít dobře připravený projekt.